On to prostě neřeší.

Takže dneska už ty průzkumy jsou takové, že Fialově vládě důvěřuje jenom 30 % občanů České republiky, jak víme z těch průzkumů. Jak víme, tak samotnému premiérovi důvěřuje už jenom 20 % lidí, takže tuším, že je to dokonce s paní Pekarovou nejméně oblíbený politik v České republice vůbec, nejméně důvěryhodný.

Dobře, máte tady vládní většinu, ale kdyby to fungovalo normálně, tak přece musí dojít k výměně, musí dojít k výměně, aspoň personální, aspoň personální výměně za někoho, kdo by pracoval pro občany a udělal něco pozitivního.

Já myslím, že je takový člověk, možná řekněme silnější...

Prý, jaké mám důkazy. Tak ani se mi samozřejmě...

Byla to opravdu doba, kdy jsme si říkali, otevřeně jsme říkali své názory. Dneska se lidi bojí už, že jsou zastrašeni, zastrašováni, i Fialovou vládou, vy prosazujete cenzuru.

Dokonce jste vloni udělali i tu funkci vrchního cenzora, to byl ten pan Klíma. To snad není možný vůbec.

Je to šílené.

A já bych to nerad tady zažil, nerad bych to tady zažil.

Bezesporu.

Jeho oblíbené úsloví.

On nemá argument, on jenom plivne tu špinavou slinu, on jenom rozděluje společnost, on poštvává jedny vůči druhým to je premiér Fiala a to samé, podobné věci dělá předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová.